Můžu poprosit jenom ještě? Ano, já děkuji.

Prosím. Důsledkem této nečinnosti a nekompetentnosti Fialovy vlády je stav, kdy nejsou dostatečné kapacity a tisíce dětí, konkrétně zhruba 11 000, nebo 11 000 a více dětí, tisíce dětí nyní nemají zajištěno místo v prvním ročníku střední školy pro příští rok ani na jednu ze dvou škol, na které se hlásily, což je samozřejmě pro rodiče a pro žáky mimořádně mimořádně, řekl bych obtížná a neadekvátní situace. Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoliv studijní místa, aby jinak neskončily v září na úřadu práce. Problém se týká zejména hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ale nejen jich.

Demografický vývoj je léta dobře známý, logicky, protože tady už patnáct let vidíme, nebo třináct let, čtrnáct let, že letos bude prostě více žáků, kteří budou ukončovat základní školu.

Ale Fialova vláda to zanedbala, nic nepřipravila a nyní se stali obětí této nečinnosti a nekompetentnosti rodiče a jejich děti.

K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Z hlediska delší časové perspektivy je nutná reforma podoby přijímacího řízení, dlouhodobé systémové plánování dostatečných kapacit ve středním školství dle výhledu populačního vývoje a rovněž tak přizpůsobení podoby struktury středního školství potřebám trhu práce včetně významného rozšíření kapacit technického, a zejména učňovského školství.

K tomu bych jenom dodal, že hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Konkrétně se jedná o významné omezení a v některých případech až o zrušení státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Vláda chce navíc změnit i další podmínky státní podpory penzijního spoření, například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek, z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany.

Takže znovu zdůrazňuji, vy vlastně chcete, Fialova vláda chce zhoršit podmínky pro pracující občany.

Prodloužení povinné doby odvádění pojistného pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti pro pracující občany nebo pro pracující občany, kteří přišli o práci, tak poškodí nejvíce nejohroženější skupiny nezaměstnaných, což jsou osoby v předdůchodovém věku či rodiče samoživitelé.

Mluvíme o pracujících lidech, kteří si to platili jako pojištění, pojištění proti nezaměstnanosti.